Tímto bych vás chtěl požádat o jeho podporu. Předem děkuji. Děkuji a prosím sněmovnu o klid. Pokud tomu tak není, rozpravu končím a prosím pana předsedu o závěrečné slovo. Tak děkuji. I tady prosím o přerušení tohoto bodu k provedení tajné volby.

Po dohodě s předsedy poslaneckých klubů může poté Sněmovna pokračovat. Volební komise sečte lístky a poté mezi projednávanými body bych vás seznámil s výsledky. Takže nyní prosím o přerušení jednání Sněmovny i tohoto bodu a zahájením tajné volby. Lístky budeme vydávat do 9 hodin 50 minut. Dobře, v tom případě tedy ten návrh byl, že se zde sejdeme v 9.50.